Děkuji za slovo.

Děkuji. Věřím, že návrhy byly řádně odůvodněné v rozpravě.

Děkuji. Tímto bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní paní poslankyně Pěnčíková. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Adamec.

Děkuji. To případně potom seřadí výbor. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Pekarová. Prosím.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuju. Také děkuji. A další přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám. Takže pokud se nikdo další nechce přihlásit k nějakým pozměňovacím návrhům, tak tedy podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Mám za to, že nezazněly žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.